Děkuji za slovo, pane předsedající. Také já svou interpelaci stahuji. Má interpelace se týká toho, jak původní právo na poslední rok předškolního vzdělávání, který se díky vládnímu návrhu změnil na povinnost, přináší problémy malým obcím. Děkuji, paní poslankyně. Jako pátá v pořadí byla se svou interpelací vylosována paní poslankyně Olga Havlová, která ovšem svoji interpelaci stáhla. Na šestém místě byla vylosována paní poslankyně Marie Pěnčíková na pana ministra Jurečku. Svou interpelaci také stáhla. Sedmý v pořadí byl vylosován pan poslanec Jan Zahradník, který má nyní slovo a může přednést svoji interpelaci na pana ministra Mariana Jurečku. Prosím, pane poslanče. Děkuji. Jako osmý v pořadí byl vylosován pan poslanec Miroslav Kalousek, kterému tímto dávám slovo, aby přednesl interpelaci. Děkuji, pane předsedající.

Protože nerad mluvím do zdi, tak počkám, jestli mu někdy ta odvaha dojde, a budu ho interpelovat, až tady bude. Do zdi nemluvím. Sorry jako. Takže pan poslanec stahuje svoji interpelaci. Dobrý den. Děkuji. Desátý v pořadí byl vylosován pan poslanec Antonín Seďa, který přednese svoji interpelaci na ministra Andreje Babiše. Máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane první místopředsedo vlády, přednedávnem jste se vyjádřil, že Reportéři České televize jsou zmanipulovaný pořad a že novináři z ČT jsou zkorumpovaná pakáž.

Víte, politik, který začíná útočit na novináře a média, ztratil argumenty, chceteli, teče mu do bot. Vážený pane ministře, víte, také mám často výhrady k objektivitě zpravodajství či upřednostňování toho kterého politika, ale rozhodně bych si jako demokrat nedovolil jít po krku veřejnoprávním médiím, protože to jsou jediná vlivná média, která vám nejdou na ruku. Mimochodem poslanci z vašeho politického hnutí ANO 2011 připravili novelu zákona o České televizi, která omezuje demokratickou kontrolu nad touto institucí, a dokonce zavádí neprůhledný způsob výběru privilegovaných organizací, jejichž zástupci budou veřejnoprávní televizi ovládat. Tento způsob je zvolen zřejmě proto, že v tomto období by vám zestátnění televize neprošlo. Vážený pane místopředsedo vlády. Můžete nám říci, kolikrát jste si stěžoval u Rady České televize a jaké odpovědi jste se dočkal? Chci se zeptat: Jaký je váš názor na zrušení koncesionářských poplatků a na napojení financování veřejnoprávních médií na státní rozpočet? A omluvíte se redaktorům České televize za hanlivá a velmi urážlivá slova, která svědčí o tom, že otázky kolem vašich příjmů byly a jsou relevantní? Děkuji za vaše odpovědi.

Jako dvanáctá byla vylosována paní poslankyně Věra Kovářová, které tímto dávám slovo, aby přednesla svou interpelaci na pana ministra Martina Stropnického. Máte slovo. Vážený pane ministře.

Pokud by měřítkem naší současnosti měl být způsob, jakým jsou pochováni vojáci, parašutisté, kteří zahynuli při obraně chrámu svatého Cyrila a Metoděje v Resslově ulici a kteří zcela jistě patří mezi největší hrdiny protinacistického odboje, obávám se, že zpráva o naší společnosti by nemohla být příznivá.

Navíc na něm nejsou uvedena jejich jména, což je při současné znalosti o významu a dopadu právě akce Anthropoid pro existenci a podobu Československa i Československé republiky jako jejího nástupnického státu zcela nepochopitelné.

Ano, je to neuvěřitelné, ale je tomu tak. Jaký je váš osobní postoj k těmto skutečnostem?

Jako další v pořadí byla vylosována paní poslankyně Nytrová, které tímto dávám slovo, aby přednesla svoji interpelaci na pana ministra Daniela Hermana. Tuto i následující interpelaci stahuji. Děkuji.

Beru na vědomí. Jako 16. v pořadí byla vylosována paní poslankyně Věra Kovářová, kterou tímto vyzývám, aby přednesla svoji interpelaci na pana ministra Hermana. Máte slovo, paní poslankyně. Vážený pane ministře, obracím se na vás po delší době ohledně problematiky kulturních památek. Nedávné rozhodnutí správního soudu může mít za následek ztrátu ochrany v případě až dvou třetin dosavadních nemovitých kulturních památek. Vím, že Ministerstvo kultury proti tomuto rozhodnutí podalo kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, nicméně to samo o sobě není zcela uklidňující. Ráda bych se zeptala zejména na to, zda má Ministerstvo kultury plán B pro situaci, kdy Nejvyšší správní soud rozhodnutí Městského soudu v Praze potvrdí. A v této souvislosti bych se ráda zeptala také na to, kdy ministerstvo očekává rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Děkuji za odpověď. Děkuji vám, paní poslankyně. Vaše interpelace bude odpovězena písemně ve lhůtě 30 dnů.

Dobře, beru na vědomí. Jako 19. byl vylosován pan poslanec Ludvík Hovorka, kterému tímto dávám slovo, aby přednesl svoji interpelaci na ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka. Děkuji za slovo. Já jenom zopakuji otázku, kterou jsem položil při projednávání zákona o vzdělávání lékařů, a nedostal jsem na ni odpověď.